Pokud tu kompetenci ministr má, a je to dobře, ať činí. Já znám tento konkrétní případ, jsem přesvědčený, že se tomu člověku ve vašich vyjádřeních ne tím odvoláním. Každý, kdo dělá pro stát, musí počítat s tím, že po volbách se může změnit situace.

To je všechno.

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Mně na tomhle vadí asi hlavně dvě základní věci v odpovědi pana ministra.

Druhá věc, která mi hodně vadila, je, že pokud tu řešíme odvolání bývalého ředitele Povodí Odry a vy argumentujete tím, že nový je výborný, tak to s tím, bohužel, ale nesouvisí, protože nikdo nezpochybňuje kroky a postupy nového generálního ředitele. Pokud nikdo... Kolega Petr Bendl. Děkuji, pane předsedající. Já jsem se hlásil i prostřednictvím elektronického zařízení, ale pravděpodobně jste mě přehlédl, což chápu, to se může stát. Chyba byla v komunikaci, ale ne v komunikaci ředitele a ministra, ale spíš ministra a ředitele. A ministr, mladý, nezkušený, narazil na někoho, kdo má schopnosti, má výsledky a má i oprávněnou míru jistého sebevědomí za životní zkušenosti, které má, a ministr nebyl schopen najít důvod, proč ho odvolat, a tak ho veřejně dehonestoval tím, že na něj hodil, že nechce vypsat veřejné výběrové řízení na post svého náměstka.

Myslím, že to byl zástupný problém a že jsme svědky jenom toho, že ten kurs komunikace by nepotřeboval jenom náměstek ministra zemědělství, ale i ministr zemědělství sám, protože nekomunikuje nejenom uvnitř resortu, ale také mimo něj.

Podíval jsem se na výpis z obchodního rejstříku společnosti Povodí Odry.

Děkuji. Děkuji.

To je případ pana poslance, který zrovna promluvil.

Bylo volné místo. Znáte profesní kariéru, ne politickou, mého kolegy, našeho bývalého kolegy Mirka Krajíčka? Víte, kolik postavil přehrad?

Ještě jste mladý, určitě ještě získáte nějaké jiné povolání či zaměstnání.

Znám mnoho členů své vlastní strany, o kterých bych tady nemluvil. Ale vy jste zapomněl na to, že respektuji právo ministra vybrat si.

Já jsem řekl, že si počkám na výsledky, a pak budu jeho práci hodnotit.

To je argument? Že se nestydíte!

Vidím to jako faktické připomínky. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Děkuji za slovo. Absurdně děkuji panu Kudelovi, že to tady řekl na rovinu. Prostě byl někdo v nějaké straně, a v demokratické straně, a my tam máme, dneska nám vládne ministr, který je za naši partaj, má naši partajní knížku, tak šup tam s těma vašima kádrama.